Dámy a pánové, vážená paní ministryně, pane ministře, mých deset poslaneckých kolegů, já bych pokračoval v interpelacích na ministra zdravotnictví týkajících se koronaviru. Tentokrát se nebudu ptát na světlo na konci tunelu, jak jsem se ptal minule, ale na ta jednotlivá opatření nebo na to jedno opatření.

Ideálně obojím najednou. Proto bych se chtěl pana ministra zeptat, proč se od zítřka tedy zavírají restaurační zařízení a fitness. Pokud si dobře vzpomínám, je to přesně 14 dní, co se restaurační zařízení otevřela, a ta čísla se začala zhoršovat, pokud si dobře vzpomínám, v pátek, v sobotu, v neděli, to znamená ve dnech, které následovaly.

Mezinárodní data i naše data ukazují na plošný kontinentální přenos, na vlastně populační šíření nákazy, a v řadě států, zatím to tak není u nás, výrazně roste už i mortalita, a to zcela bez ohledu na karanténní opatření, například Německo.

A právě proto potřebujeme udržet ta stávající omezující opatření, zejména ve chvíli, kdy nemáme lék, to světlo na konci tunelu, o kterém jste mluvil. Jak dobře víte, my jsme zavedli ten systém protiepidemických opatření a nyní jsme v jeho čtvrtém stupni. A pokud se týká konkrétně restaurací, tak existují docela kvalitní studie.

Kromě toho se v restauracích také konzumují alkoholické nápoje, které bohužel ovlivňují naši schopnost a bourají naše volní bariéry, a toto prostředí jednoznačně je hodnoceno jako prostředí, které podporuje přenos infekčních onemocnění. Pokud se týká fitness center, už jsme se o tom bavili, opět malá distance, maximální výdech a zase zvýšená fyzická aktivita, která zvyšuje riziko přenosu nákazy.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl říct dvě věci. Já si nemyslím, že to je jenom prevence. Vy jste správně řekl, že se to projevilo už v době před několika dny, a to byl odraz něčeho jiného. To máte pravdu. To byl odraz toho, že ještě i v tom bývalém stupni čtyři se postupně přestávala dodržovat i ta opatření, která byla nastavena. Ale to, co se děje teď, to znamená další progrese, jste si určitě všiml, a je to i v té prezentaci, kterou prostřednictvím vašich předsedů dostanete k dispozici, že poslední týden ten nárůst byl velice mírný. Najednou během posledních několika dnů, a to je to, co odráží otevření těch restaurací a všeho ostatního před 14 dny, začíná docházet k progresivnějšímu nárůstu na více než 8 tisíc během posledního dne.

Takže všichni víme, že ve stupni čtyři restaurace jsou zavřené, ve stupni tři jsou otevřené, takže to zase je jakási míra. Děkuji.